Ano, ve svém vystoupení byl přerušen zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ondřej Profant, takže prosím, aby se případně ujal slova a dokončil svou zprávu zpravodaje.